Stydím se za to, omlouvám se za to a chtěl bych pana předsedu Kováčika cestou pana předsedy informovat, že tentokrát už tu chybu neudělám. Tak fakticky pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo. Ale když pan předseda Kalousek žádá o nějaké nebo zpochybňuje nebo nezná nějaké důkazy, já vám řeknu jiné příklady.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale k tomu, aby mohla demokracie vzkvétat, je potřeba podporovat především demokratické strany.

Mimo jiné je to kandidát, který se zásadním způsobem zasloužil o to, že z České republiky odešla Rudá armáda, kterou vy jste sem pozvali a která nás úspěšně více jak dvacet let okupovala. Z toho důvodu a opět nezpochybňuji profesní erudici pana poslance Ondráčka klub KDUČSL nebude volit vašeho nominanta.

Je těch dvacet pět nebo dvacet sedm let takový rozdíl, že už jsme to zapomněli? Je to opravdu pouze o tom, že už máme za sebou tolik času, že si můžeme dovolit zapomenout tyhlety věci? Jak jsem řekl na začátku, je důležité, abychom podporovali demokratické strany, aby u nás demokracie mohla růst.

Teď fakticky pan předseda Kováčik.

Nevím jak kdo, já demokracii chápu jako proces, který se odehrává ve společnosti a který umožňuje co největšímu počtu občanů podílet se na svobodných a demokratických volbách, na politickém životě, zvolit si svobodně svůj názor, který ho bude potom prostřednictvím politické strany reprezentovat v tom onom veřejném životě. Ne o tom, kdo určí, které strany jsou a které nejsou demokratické.

Není to žádný nedemokratický komunista. Je to jeden z vás, kteří jste pomáhali bourat minulý režim, a takto nahlíží na některé podle mého soudu i jeho soudu nezdravé jevy režimu současného.

Děkuji, pane předsedající. Vždyť kdo má cit pro jazyk, to, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, slyšel.

Děkuju. S přednostním právem pan místopředseda Filip.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, Jistě je tady jedna věta, která je zcela pravdivá. Většina z vás je absolutně přesvědčena, jak k tajné volbě přistoupí.

Ale prosím řekněme si na rovinu, jestli je Poslanecká sněmovna tím tělesem, které má sloužit politické kampani jednoho z prezidentských kandidátu. Já si myslím, že ne. Odpovězme si ještě na otázku, jestli máme svým způsobem řešit otázku omluvy nebo neomluvy těch nebo oněch. Musel bych požadovat omluvu od těch, kteří tady prosadili například církevní restituce hlasováním pravomocně odsouzeného poslance, který sem nastoupil právě proto, aby to odhlasoval. Takže já bych prosil, řekněme si na rovinu ano, některým to vadí, některým to nevadí, někteří budou hlasovat pro Zdeňka Ondráčka, protože respektují určitým způsobem pravidla českého právního řádu. Záměrně neříkám právního státu, protože to si někteří lidé pletou. Protože právní stát samozřejmě jako nejvyšší prioritu respektuje Ústavu České republiky.

Do kterékoliv funkce, pokud se obsazuje. A tato funkce se obsazuje jednotlivými poslanci a poslankyněmi Poslanecké sněmovny. Čili ten, kdo je sem zvolen, má legitimní mandát občanů České republiky, aby byl zvolen do takové funkce. A vy máte legitimní právo se rozhodnout pro, nebo proti. To je realita. A kdybych chtěl připomínat historii, tak bych samozřejmě mohl řešit otázku, že nikoliv že byla volba Komunistické strany Československa, ale že byla volba kandidátní listiny Národní fronty, ve které byly Komunistická strana Československa, Československá strana lidová, Československá strana socialistická, Strana slobody a Strana obrody. To byly kandidátní listiny Národní fronty.